Další část je regulující.

Jedním z našich základních přístupů je to, že nebudeme zadavatele menších zakázek, kteří jsou zvyklí na konkrétní postupy, nutit, aby se učili postupy nové. Konkrétně pokud zadavatel je zvyklý na postup ve zjednodušeném podlimitním řízení, pak tento postup bude i v souladu s novými pravidly moci využít. To znamená, že ten zákon nebude diktovat starostovi v podstatě úplně přísná pravidla, ale řekne mu, že může využít i své zkušenosti ze stávajícího zadávání veřejných zakázek, to, co nabyl i v rámci například nadlimitních zakázek a podobně. Co k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj chystá?

Paní ministryně, váš čas! Chcete položit doplňující otázku? Prosím tedy dalšího v pořadí. Poprosím paní poslankyni Váhalovou, která interpeluje pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, krásný podvečer.

Je mi známo, že paní ministryně Marksová již začátkem prosince předložila do vlády dva materiály na toto téma. V poslední době jste však své stanovisko poněkud zmírnil a já věřím, že si vážíte lidí, kteří tuto těžkou práci vykonávají. Moje otázka proto zní, zda a z jakých prostředků předpokládáte, že bude možno náklady, které návrhy, jak jsou předloženy, nepochybně přinesou, hradit. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, děkuji za dotaz.

Děkuji. Táži se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku.

Škoda, že nikdo nic nevymyslí z hlediska příjmů, to jsem jediný.

Děkuji.